A tam vlastně to jejich budoucí prodlužování třeba nemusí být úplně automatické a řekněme, že si chceme nechat určitý prostor k projednání.

Když jsme byli členem Rady pro lidská práva, tak jsme hlasovali proti.

Věřím, že jsem vám alespoň částečně odpověděl.